Děkuji za slovo, pane předsedo.

Vy jste předložil poměrně relativně technickou novelu občanského zákoníku. Výstupem bude novela, která poměrně zásadním způsobem zasáhne do vlastnických práv v oblasti nemovitostí. To je důvod, proč TOP 09 bude hlasovat proti tomuto zákonu. Dovolujeme si doporučit totéž všem, komu tato změna ve vlastnických vztazích vadí a nechce za ni být odpovědný.

Děkuji. Ano.